A poslední věcná poznámka. Když se měnilo vzdělávání, a víte, že kupříkladu paní ministryně Valachová je velice aktivní a je tady každou chvíli s nějakým zákonem, mě jako konzervativce a zdravotnického vysloužilce by vůbec neštvalo, kdyby se totiž střední zdravotnické školství vrátilo pod křídla Ministerstva zdravotnictví, školy se vrátily tak, jak byly já to totiž pamatuji, ještě po takzvaném vítězném listopadu to fungovalo , k patřičným nemocnicím. Protože, dámy a pánové, vzdělání je krásná věc, ale jsou povolání, kde je rozhodující praxe. A mezi to patří i zdravotní sestry. A jestliže školy byly u nemocnic a holky ve čtvrtém ročníku se střídaly na jednotlivých klinických pracovištích a dělaly svou práci, tak nejenže ony samy si vybraly, kam nastoupí, a to prosím vás nebyly jednom fakultky, to skutečně bylo v celé republice, ale věděly, o čem to je. Ale přiznávám, že i na toto jsem tlačil, ale to už bychom od pana ministra, nebo ministrů a vlády chtěli asi moc. Ale považuji za svou povinnost to tu nahlas říct. A jestli někdo budete mít pochyby o tom, zda vám život zachrání sestra diplomovaná pouze s maturitou...

A přesto dobře dělají svoji práci a praxí naopak možná převýší mnoho bílých límečků z nějakých poslucháren. Zatím též nepožadujete, aby metro, jestli to někdo používáte, či tramvaj, kde jde též o lidské životy, řídil bakalář vysoké školy dopravní. Má to svoji logiku.

Ani já neumím, omlouvám se, ty názvy. Když někdo chce dělat náměstkyni pro péči nebo vrchní sestru, budiž. Já vám děkuji za pozornost. Nevím, jestli jsem vás přesvědčil. Ale šlo mi o to skutečně 12 let.

A skutečně děkuji těm zdravotním sestrám, které to s námi vydržely, ať už mají titul či označení jakékoliv. Děkuji za pozornost. S faktickou poznámkou paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

To by umělecké školy za chvilku mohly chtít jít pod Ministerstvo kultury, zemědělské školy pod Ministerstvo zemědělství a tak dále a tak dále.

Děkuji paní poslankyni.

Dobré poledne. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Já jsem vítal, že pan ministr se svým ministerstvem se chystal na velkou reorganizaci vzdělávání lékařů, sester.

Myšlenka, že zdravotnické školy patří pod Ministerstvo zdravotnictví, za to vám děkuji. To už jsem říkal v roce 2010, nicméně se to nikdy nepodařilo. Takže nemohu souhlasit s kolegyní Semelovou, není to tříštění, ale je to skutečně o odbornosti. Skutečně si myslím, že systém, který jsme tady měli do roku 2004, nám nenařídila Evropská unie, ale někdo si to u nás udělal proto, aby se to zprivatizovalo. Děkuji, že jste mě vyslechli. Děkuj panu poslanci.

Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, chci uklidnit kolegyni Semelovou. Já samozřejmě jako poslanec mám právo vyslovit svoji myšlenku, ona má právo s ní nesouhlasit. Já nepřipravuji žádný pozměňovák, který by měl něco takového zavést.

Fungovalo to tam 40 let. A kupodivu z mého pohledu, který mnohé jiné odsoudí, toto nebyl tenkrát zase až tak špatný nápad. Děkuji. Prosím, paní poslankyně. Já to samozřejmě vím, že to tenkrát takhle fungovalo. Ono tenkrát toho fungovalo mnohem víc, ale bohužel v tomhle systému by to mohlo být úplně jinak. Pan poslanec Brázdil s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

Děkuji za vyslyšení. Děkuji panu poslanci. To byla zatím poslední faktická poznámka. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, Parlament České republiky v roce 2003 degradoval zdravotní sestry, které do té doby se vzdělávaly na středních školách, na pouhé zdravotnické asistenty.